Dále jsme se snažili, aby podmínky byly nastaveny tak, aby na ně dosáhl co největší počet těch, jejichž činnost byla aktuálními událostmi zasažena, a současně aby toto opatření se nestalo cílem zneužití a spekulací ze strany těch, kteří dnešními událostmi postiženi nebyli, tedy aby bylo maximálně spravedlivé.

Necílíme však pouze na osoby, kterým byla ze strany vlády přímo omezena jejich činnost, tak jak jsem řekla, ale nepřímo, tedy poklesem zájmu o své služby či výpadky u dodavatelů přišly o významný zdroj příjmů.

Na koho se nevztahuje kompenzační bonus, tak jsou zaměstnanci, protože jsme schválili jako vláda program Antivirus, tzn. budeme kompenzovat velmi velkorysým způsobem zaměstnavatelům mzdy, které vynakládají na své zaměstnance, kteří jsou v karanténě, kteří jsou na ošetřování člena rodiny.

Ještě bych chtěla říct, že tato dávka bude započitatelná na dávky státní hmotné nouze a státní sociální podpory. V daný okamžik nic Finanční správa prověřovat nebude, vyplní se čestné prohlášení, podpis, číslo účtu.

Děkuji.

Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení, tak jak toto usnesení bylo schváleno na jednání rozpočtového výboru.